To usnesení jsem vám přednesl a dovolím si ho tady také stručně přečíst a představit.

Děkuji. Předposlední bod navrhovaného usnesení:

Takže tolik k tomu usnesení. Možná poslední ještě argument zmíním.

Děkuji. Znovu bych chtěl požádat o klid ve sněmovně. Připomenu, že návrhy usnesení je potřeba poté načíst nebo se k nim přihlásit v podrobné rozpravě.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

Jediným výsledkem může být poškození vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací.